Děkuji za slovo.

Budeme hlasovat proceduru v té verzi výkladu, jak ji předložil pan poslanec Stanjura. Rozumíme si? Teď hlasujeme pro proceduru, která byla navržena, ve verzi pana poslance Stanjury.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tímto způsobem, že nebudeme vylučovat hlasování, které je obdobného znění. Můžeme začít, paní předsedkyně.

Stanovisko výboru? Je to výborový návrh. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Nebylo přijato. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Další návrh. Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o změnu definice předmětu zákona.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko? Odhlásil.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Jedná se o rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby. Stanovisko?

Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti?

Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.